Mám vyjádření náměstkyně Schillerové, že my tu povinnost plníme úplně stejným způsobem, jak byla plněna za pana Kalouska.

Já mám vyjádření paní náměstkyně, Celní správa to plní a nemám k tomu co dodat, a proto říkám, že to není pravda, protože mě tak moji podřízení informovali. A o odposlechy jsem se nikdy nezajímal. Já je nepotřebuji. Ještě jednou přihláška pana předsedy Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Rád bych věřil ne, že bych mu to věřil ale i kdybych věřil panu ministru financí, že se nezajímá o odposlechy, tak se musí zajímat o zákony, které mu ukládá právní řád České republiky. Ponechávám teď stranou, že to není zdaleka první zákon, který ignoruje.

Ale on to neplní vůbec! A ať nemluví o Celní správě! Zákon to ukládá ministru financí. Dokonce ten zákon ani neříká, že Ministerstvo financí.

A tohle je osobní selhání ministra financí! A já jsem navíc přesvědčen, neboť mám několik zdrojů z Celní správy, které mi to sdělily, že tuto zprávu skutečně Celní správa Ministerstvu financí předává, že pan ministr financí ji má k dispozici, ale odmítá ji Poslanecké sněmovně dát. A prostě předseda našeho kontrolního orgánu postrádá šest kontrolních zpráv Ministerstva financí o odposleších fyzických osob! A ministr, kterému prochází porušování zákona ve vlastní vládě, tak to potom je spíš otázka na premiéra, to prostě není vláda práva. Jestliže předseda vlády není schopen vynutit dodržování zákona od vlastních ministrů, tak nemůže mluvit o vládě práva. A to, co tady říkám, kdykoli pan poslanec Korte je schopen doložit. A já znovu čekám na omluvu, kdy pan ministr financí, první místopředseda vlády, naprosto nehorázným způsobem osočil našeho předsedu kontrolní komise ze lži. Kdyby ty zprávy měl, tak to pan poslanec Korte neříká. Pokud se nikdo nehlásí, tak se vrátíme do schváleného pořadu schůze.

A nyní už můžeme začít.

Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. V hlasování pořadové číslo 31 bychom rozhodli o vystoupení navržených senátorů.

Děkuji vám. Máme schváleno.